Co se týká rozvědky, já z toho samozřejmě radost nemám a byl bych velmi rád, abychom v horizontu dnů, nejdéle týdnů našli šéfa rozvědky, který bude mimo veškerou pochybnost, který stabilizuje tu službu, který bude mimo mediální pozornost, protože to je to, co ta služba potřebuje. A já oceňuji rozhodnutí ředitele Mlejnka, které bylo vedeno především tím, že ta služba se dostala pod obrovský mediální tlak, který jí neprospívá. Koneckonců, i jednání bezpečnostního výboru bylo veřejné. Adresa, kde žije šéf tajné služby, byla zveřejněna, a v téhle chvíli on skutečně efektivně tu službu jako takovou řídit nemohl.

Bavit se teď ex post, kdybych věděl, pod jaký drobnohled se dostane tahle služba, jestli to bylo správné, nebo není no tak samozřejmě, že fokus na tu službu jako takový správný není, ale Petr Mlejnek ten měsíc a půl v čele služby předvedl velmi dobrý profesionální manažerský výkon. Na druhou stranu jeho rozhodnutí v téhle chvíli považuji za velmi rozumné pro tu službu jako takovou a my při výběru nového ředitele jako vláda určitě budeme postupovat tím stylem, jakým postupovat máme. Budeme mít všechny informace, na které máme jako zákonní adresáti právo, a budeme doufat, že v mediálním prostoru se nějaká černá informace neobjeví. Ale my potřebujeme ředitele, který dá té službě samozřejmě klid. A nějaká slova pana kolegy Okamury o tom, kdo doporučil pana Mlejnka já opravdu už tohle nehodlám poslouchat.

A potom se chci dostat k jedné věci, a nebojte se, už brzo budu končit.

Pan Dovhomilja, který podle stejných informačních zdrojů, jako má pan premiér, což je server Seznam, tak tenhle pán byl podle stejných informačních zdrojů já jiné nemám u pana Faltýnka doma, pořádal semináře v Poslanecké sněmovně s poslanci hnutí ANO.